Takže to je úplně neuvěřitelná situace.

To znamená, tady to zoufalé zneužívání ministerstva, místo abyste začali pracovat pro občany, prostě tady používáte totalitní nedemokratické praktiky, tak to jenom dokládá ten váš politický směr, který je antidemokratický, totalitní, omezujete svobodu slova a vůbec i legitimní kritiku. A jak říkám, jinými slovy, současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory včetně věznění jejich nositelů, protože trestní odpovědnost v tom návrhu je.

To znamená, my na rozdíl od Fialovy vlády máme mezi námi osobnosti, které přímo mají s totalitou zkušenosti v tom nejhorším slova smyslu, a skutečně budeme se hlasitě stavět proti těmto totalitním praktikám, které tady předvádí Fialova vláda a v prvé řadě je to také ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.

A k tomu bych hned dodal, že hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace. Získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro ně velmi obtížné.

Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění, a rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují tím, že je odmítají projednat.

Jsou to rekordní, astronomické deficity.

Jako šestý bod, šestý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny, navrhuji mimořádný bod s názvem Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu.